Jaké byly ty důvody? Zafungovala snad nějaká lobby? Já nevím. Zemědělská? Produkující řepku? Pro ně je to taky byznys. Nejenom pro ty zpracovatele řepky, ale i pro ty producenty řepky. A tady asi se blížíme k meritu věci. Potom takovou perličku. My samozřejmě, i když jsme poslanci z různých poslaneckých klubů, tak přece jenom spolu také mluvíme. A já jsem byl poměrně dost překvapen, když jsem se od některých poslanců poslaneckého klubu ANO dozvěděl, nebo když jsem od nich slyšel prohlášení, že oni vlastně ani pořádně nevěděli, o čem hlasují.

Že jsou odkázáni na pokyn předsedy klubu a podle toho hlasovali. Nebyl jsem sám, kdo tohle slyšel. Jak to tedy bylo?

To je třeba tady také zmínit.

Tato Poslanecká sněmovna ho zamítla. Takže vážení občané, až vy budete mít nějaký problém, že máte odpojený elektroměr, nebo nějaké nejasnosti a už potom je samozřejmě správně taková pokuta, tak dostanete poměrně pro vás citelnou pokutu. Já jen zopakuji, že tato vládní koalice tady prohnala to, že dále bude pokračovat to, že kdo neoprávněně čerpá dotace za solární energii, tak bude postižen maximálně tím, že vrátí to, co neoprávněně získal.

Tento pozměňovací návrh v této Sněmovně byl a vy jste ho, páni poslanci z vládní koalice, zamítli, neodsouhlasili. Nenechali jste ho projít. To je další důvod, proč já nemohu být nakloněn zcela přízni této vlády. Předvolební sliby, které tady byly.

Sto miliard se rozkrade, takže když se zasadíte o to, aby se těch 100 miliard nerozkradlo, že prostě bude zhruba těch 200 miliard navíc a všechno bude krásné a budeme se mít dobře. Ejhle, přišla realita praktického politického života, populistické předvolební sliby uplavaly a dneska jsme v době, kdy nám roste ekonomika počkáme si na data ze druhého čtvrtletí ale v prvním čtvrtletí nám klesal výběr daní, což je paradox, přestože to je zdůvodňováno tím, že růst ekonomiky je tažen spotřebou výrazně, čili logicky by měl růst výběr DPH, ale realita je jiná. Čili ty předvolební populistické sliby najednou nějak uplavaly. Byla tady vzpomínka od pana vicepremiéra Babiše, letadla L159, naprostá shoda s panem vicepremiérem. I já jsem to kritizoval. Měl jsem interpelaci na pana premiéra, sedí za mnou. Pan premiér na to odpovídal asi v tom duchu, že si je toho vědom, ale že už to je příliš dávno a že dneska je to složité řešit. Tak buď to, vážená vládo, nepřipomínejte, protože pan vicepremiér Babiš je naším členem, anebo to řešte. Někteří nám lacině předhazovali, vyčítali, že jsme se přidali na stranu pravicové opozice.

Já jsem si dnes nechal udělat statistiku toho, jak náš poslanecký klub hnutí Úsvit hlasoval o jednotlivých zákonech, které většinou byly vládními zákony. Já nemám spočítáno, které byly vládní, které poslanecké, ale my jsme podpořili 79 zákonů ve třetím hlasování. My nejsme a priori proti všemu, nejsme ta a priori opozice. Na začátku volebního období jsme říkali, že podpoříme rozumné věci a nerozumné věci nebudeme podporovat. A je nám úplně jedno, kdo ty nerozumné věci nebo lumpárny dělá nebo nedělá, budeme to řešit případ od případu. Nic víc neděláme.

Nejsem si tak úplně jistý, že si byli vědomi dosahů, které to má. A my neděláme nic jiného, než že plníme naší opoziční roli. Kolik populistických předvolebních slibů ještě tady zazní a budete obhajovat? Děkuji za slovo. I já děkuji a mám tady tři faktické. První prosím k mikrofonu pana poslance Kalouska, připraví se pan poslanec Nykl a poté pan poslanec Pilný. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Jenom stručné doplnění pana poslance Fiedlera, který se divil, kde se bere těch nových 14 tisíc pracovních míst ze zvýšené produkce řepky. Ono to tam je. Pan ministr financí ve své touze pomoci Agrofertu co nejvíc nenovelizoval pouze zákon o spotřební dani, ale novelizoval také zákon o ochraně ovzduší.

Pan ministr financí, a pravděpodobně mu patří i zákon na ochranu ovzduší, v tom tisku, který budeme projednávat zítra, navrhl, že tato možnost se snižuje o 70 %.

Já děkuji. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Pěkný dobrý večer. Já jsem chtěl prostřednictvím předsedající poprosit pana poslance Fiedlera, ať nepoužívá takové věty, jaké tady říkal na hnutí ANO, že slyšel, že někteří poslanci ani nevěděli, o čem hlasovali o biopalivech. To se nedá tak mluvit obecně. Tam bych chtěl spíš trošku pokory a sebereflexe. To, co se odehrálo s vaší stranou, to, co jsme tady viděli za kauzu, zrovna ve vašem případě bych byl v klidu, pokoru, poslechl si, trošičku změnit ten přístup. A určitě tak falešně obviňovat, není pěkné. Děkuji. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, v roce 2013 proběhly volby a občané, kteří ještě podle slov pana poslance Blažka nebyli poučeni a podle slov pana poslance Fiedlera teprve prozírají, nás zvolili do Poslanecké sněmovny. Tím vytvořili určitou situaci, kdy jediná vláda, která by byla schopná vládnutí, tady vznikla na půdorysu současné koalice. Ale ta vláda vládne, je stabilní a něco dělá.